Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, zatím tady vidím jednoho člena vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Prosím, teď dávejte pozor, protože budeme konstatovat omluvy členů vlády, a protože odpoledne jsou interpelace, tak abychom věděli, jak si interpelace naplánovat. Předseda vlády Andrej Babiš je na zahraniční cestě, čili je na celý den omluven. Richard Brabec na celý den také omluven z pracovních důvodů.

Vojtěch Adam na dopolední jednání z pracovních důvodů, tedy také bude přítomen na ústních interpelacích.

To jsou všechny omluvy, které máme.